Proč poskytl text právě Komárkovi? Odpověď pana Šeredy: Na základě důvěry. Já jsem se doteď domníval, že orgán státní moci smí pouze to, co mu zákon dovoluje.

Ono těch excesů státních zastupitelů je prosím více.

Pan Tesařík od někoho něco věděl, přestože to bylo špatně, ale kdo je ten zdroj.

Trestní oznámení pana Komárka bylo mezitím založeno, ale to není důležité. Podstatné je, že tyto tři okruhy spolu logicky a věcně úzce souvisejí.

Jak mají ti zpracovatelé spolupracovat, sdílet si informace, když pracují prakticky na jedné věci? Já se domnívám, že ve vojensky organizovaném sboru je absurdní, aby nadřízený nevěděl, co dělá podřízený. To je přece nesmysl.

Dopoledne vám zde pan emeritní předseda četl i naše doprovodná usnesení. Já bych stručně okomentoval dvě, která se týkají návrhu na změny v trestním řádu. Podle dosavadní platné úpravy je státní zástupce oprávněn se zúčastnit provádění úkonů policejního orgánu, osobně provést jednotlivý úkon nebo i celé vyšetřování. Já se domnívám, že toto ustanovení je nesystémové. Státní zástupce má vykonávat dozor, to znamená, má s nadhledem a objektivně kontrolovat, že konkrétní vyšetřovatel postupuje v mezích zákona, v souladu se zákonem, že například taky nehodí pod stůl důkaz, který hovoří ve prospěch obviněného.

Je logické, že tím také ztrácí nadhled. Proto navrhujeme toto opatření vyškrtnout. Druhé opatření je oprávnění přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná služebně činná osoba v policejním orgánu. Státní zástupce má oprávnění přikázat věc k šetření nějakému orgánu, ale orgán není jednotlivý policista. Státní zástupce tímto, když si vyzobává z jednotlivých útvarů jednotlivé policisty, asi na základě důvěry, nevím, v podstatě policii řídí.

A to je důvod, proč i tuto věc, toto oprávnění navrhujeme z trestního řádu vypustit. Závěrem bych chtěl odpovědět na otázku, co se vlastně dělo od června několik měsíců a co se stalo. Zdůrazňuji, že se jedná o mé čtení a moji interpretaci těchto událostí.

Přisadil si též nejvyšší státní zástupce, když poslal protestní dopis premiérovi, který byl v nezávislých Babišových novinách otištěn téhož dne, kdy byl odeslán, takže adresát si ho patrně mohl přečíst ráno v novinách dříve, než ho dostal do ruky.

To je záležitost policejního prezidenta.